Já také děkuji.

Tudíž toto téma tam zaznívalo velmi silně a shodli jsme se na tom, že ano, chceme vytvořit silnou pozici, nicméně ta pozice pro mě byla nakonec vytvořena standardně.